Kdo je pro?

Návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 279. Návrh byl přijat. Tím pádem po dohodě už nebudeme hlasovat návrh pana poslance Bendla, protože tím by si vlastně ten návrh pohoršil, už ho máme pevně zařazený. Za bod, za novelu zákona o myslivosti navrhuje pan předseda Faltýnek zařadit bod číslo 115, tisk 1118, podpora vědy, výzkumu, inovace, první čtení. Kdo je pro?

Za tento bod se navrhuje zařadit bod 272, sněmovní tisk 895, senátní návrh novely Ústavy týkající se užití zbraní, první čtení. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. A nakonec zařazení bodu 202, sněmovní tisk 603, poslanecký návrh týkající se odškodnění nezákonných sterilizací, první čtení. Kdo je pro? Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat.

Je to hlasovatelné na hraně. Jestliže někdo vznese námitku, tak bych navrhoval, abychom o tom hlasovali znovu v pátek ráno, podle toho budeme vědět, co se stihlo projednat jestli, pane předsedo, nemáte námitek, protože já nevím, kde skončíme. Pan předseda Jurečka navrhuje zařazení nového bodu, Informace vlády o situaci v Národní sportovní agentuře. Kdo je pro? Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. A nyní je zde návrh, aby byl tento bod zařazen v pátek jako první bod po třetích čteních.

Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Kdo je pro?

Návrh na pevné zařazení přijat nebyl.

Kdo je pro? Je to návrh pana předsedy Stanjury. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Teď je tady návrh na zařazení tisku 1091. Upozorňuji, že tento doposud není v pořadu schůze. Takže nejprve budeme je to návrh paní místopředsedkyně Valachové, abychom tisk 1091 zařadili na pořad této schůze. O pobytu cizinců, druhé čtení. Ptám se, kdo je pro?

Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.